Je skutečností, že naše země je ve vážném stavu. Ústava je základní dokument země a je povinností Sněmovny ji chránit. Není možné, aby vláda pokračovala ve svém jednání mimo rámec Ústavy.

Vládou nastolená pravidla, různá omezení a pokračující špatná komunikace dostávají občany a jejich práci do těžkých sociálních a životních situací. Země potřebuje nový přístup.

Do škol se musí vrátit děti.

Děkuji za pozornost. A druhým navrhovatelem se stejným obsahem byl pan předseda Stanjura. Prosím, abyste v pozici navrhovatele vystoupil. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Chci poděkovat všem, kteří pro to hlasovali. Nebudu opakovat ty věty.

Já jsem ještě během dne konzultoval se svými kolegy ze Senátu, mluvil jsem s předsedou našeho senátorského klubu a je opravdu vysoká naděje, že Senát by mohl tento zákon projednat příští středu a schválit.

Návrh usnesení.